Prosím vás, zkusme se zamyslet. Historie se nám víceméně opakuje.

A to, že tady říkáme, že my se k nim budeme chovat hezky a oni se budou chovat hezky k nám nevěřte tomu.

Jak to dopadlo, víme všichni. Takže prosím vás, já bych jenom jednu věc jsme tady na půdě Sněmovny a řešíme opravdu vážnou věc.

Děkuji, pane předsedající.

Já sama jsem za celý život xkrát musela slyšet, jak zkratkovitě, zkresleně a ne s dobrou vůlí někdo charakterizoval mě jako křesťana. Takže jestliže se někdo chová podle pravidel lidskosti atd., tak to, že je muslim, mně prosím nevadí. Já si myslím, že bychom opravdu měli vážit nemyslím si, že politická korektnost je vždy správná, ale že bychom neměli svými subjektivními dojmy popisovat situaci. Jsou to přece jenom signály, které vysílá Poslanecká sněmovna do České republiky. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

Já bych ráda položila otázku kolegyni, která hovořila přede mnou, jakou rodinu myslí. Jestli se nepletu, tak muslim má právo na čtyři manželky. Nebo se pletu?

Já bych chtěla věřit, že si to uvědomujeme a že to tak není.

Děkuji paní poslankyni Lorencové. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík a budeme snad pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych teď zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na slova kolegyně Novákové, které si velice vážím.

Jsou to velice milí a přátelští lidé, pokud jim něco dáváme. Ale v tom okamžiku, jak jsem přestal, tak jsem se stal během minuty nepřítelem číslo jedna. Já bych v žádném případě nechtěl vystupovat proti muslimskému státu.

Pokud ale budeš prosazovat svoje, nezlobte se, tady se musíme bránit. Faktická poznámka pana poslance Tomia Okamury. Vážené dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na vystoupení pana premiéra, které jsme tady slyšeli. Já tady snad slyším úplně něco jiného, než se tady reálně děje.

Tato vláda k těmto nevratným krokům, které způsobí do budoucna velké sociální pnutí a nárůst kriminality, nemá žádný mandát, jelikož ještě donedávna jste vy, vládní představitelé, a vy, pane premiére, i vloni, říkali, že žádný problém s imigranty neexistuje a není potřeba se na něj připravovat. Naopak jste dehonestovali ty z nás, kteří jsme na to upozorňovali, abychom se včas připravili.